Děkuji a nyní prosím pana ministra Ťoka s přednostním právem.

A to, že se máme skutečně věcně a odborně bavit o tom, jak situaci pomoci ve výborech, v podvýborech a potom přicházet s konkrétními návrhy, to je pravda. Ale ta situace nás nenapadla.

A kdyby tam náhodou bylo z vážných důvodů, a ty vážné důvody podle mého názoru nebyly a mělo být odstraněno, tak na to měly být příslušné úřady, které spadají pod Ministerstvo dopravy, nachystány.

Dneska jsem komentoval brexit, tak řekněme plán B. A my chceme slyšet, co se stane, když nasněží příště. Je to naše odpovědnost a je to především odpovědnost Ministerstva dopravy. Děkuji.

Tak jenom velmi krátce. Já bych rád zareagoval na pár věcí, co tady byly řečeny.

Jestli tady chceme vést tento typ debaty, tak to právě není ten věcný, o kterém se bavíte, že jste tady chtěli debatovat věcně. A ještě bych se vrátil k tomu, co říkal tady pan Gazdík. Za prvé, že má čtyřkolku, to jsme hrozně rádi, že to víme. Takže říct, že on projel, takže není pravda, že tam byla kalamita. Pane poslanče, byla. Ať budete říkat cokoliv, tak byla.

Já nejsem člověk, který studoval klimatologii, ale jestli vám z plus dvou stupňů to klesne na minus sedm během 20 minut a začne sněžit, tak tam prostě ta situace nastane. A k tomu vašemu hodnocení. Víte, já nemám potřebu říkat, co si myslím o vás. Zrovna ne na mikrofon. Vy možná v rámci toho, jak jste tady v té Poslanecké sněmovně už poměrně věčnost, tak víte, jak někoho provokovat. Mě to vaše hodnocení až tolik nebolí.

Ale minimálně bych řekl, že z mého pohledu vám trošku chybí slušné vychování.

Ale zeptám se, možná hypoteticky, řečnicky: Zažili jsme za novou dobu, novodobou historii České republiky, ministra dopravy, který by byl pro nás takový, kterému jsme tleskali, kolik otevřel nových dálnic, že by zvládl všechny zimy a že by auta jezdila plynule, že by nedocházelo k haváriím a podobně? Odpovězme si, a teď bez politické příslušnosti, kolik takových ministrů dopravy známe. I ten tolik citovaný ministr Šimonovský šel pěšky, protože sliboval, že tam bude vést dálnice, a ona tam prostě nebyla! A řekněme si, proč tam nebyla.

To prostě je osud dopravy, která momentálně funguje v tom hustém provozu, který je.

Pět hodin stáli bez jakékoliv pomoci, že by tam někdo jezdil, policisté rozdávali pití, starali se o to. Ne, pět hodin tam stáli, prostě zablokováni, nehnulo se to. Prostě přiznejme si, že základní problém českých dálnic je hustota provozu. Přiznejme si, že základní problém zimního období českých dálnic je nedodržování rychlosti a bezpečné vzdálenosti z toho pohledu dopravního!

A já si myslím, že tady do toho vstupuje podstatně více prvků. A ona tady bylo hodně zmiňována koordinace. Ale já se ptám jak byli koordinováni správci silnic?

A bohužel dálnice vede přes Vysočinu.

Jak dopravní policisté, když začnou tyto klimatické podmínky hrozit, kontrolují, jestli nedochází k porušování dopravních předpisů?